Tady ani zkušební hlasování neprojde.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl jenom pro účely tedy zápisu konstatovat, že jsem prozkoušel ta zařízení, udělal jsem několik testů a skutečně se ukázalo, že přibližně asi ve třetině těch testů to zařízení nefungovalo, nedalo se z něj ani odhlásit, blblo. Takže nešlo opravdu o to, že by naši poslanci nebyli schopni zandavat kartičku do toho přístroje a vyndavat tu kartičku, jak tady zaznělo ve vašem předchozím projevu. Byl bych rád, aby tohleto bylo tedy uvedeno na pravou míru.

Nejprve návrh pana předsedy Faltýnka, který navrhl zařadit tisk 97, bod 61, fiskální pakt, za dnes zařazený pevný bod 109, to jsou zahraniční mise. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále je zde návrh pana předsedy Stanjury, který navrhuje zařadit nový bod. Je to sněmovní tisk 61, školský zákon, lhůty uplynuly, takže je to možné.

Takže nejprve zařazení nového bodu. Tisk 61, školský zákon. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl jednomyslně přijat.